Děkuji za pozornost. Ano, děkuji.

Budeme pokračovat v jednání.

Mezitím načtu omluvu.

Počkáme, než se ustálí počet přihlášených poslankyň a poslanců.

Ještě jednou budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 71. schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A já konstatuji, že jsme schválili pořad schůze.